Poprosím odcházející poslance, aby tak činili potichu nebo aby telefonáty případně třeba přesunuli někam mimo jednací sál. Je tady opravdu velký hluk a nemůžeme pokračovat v rozpravě.

Ne, to fyzické tresty jsou zakázány. Dámy a pánové, já patřím do té skupiny poslanců, co jsou tady novici.

To programové prohlášení asi se jinak napsat nedá. Tak jsem se zklidnil a začal jsem ho číst podrobně a poslouchat pečlivě ty dnešní projevy.

A podobné okamžiky v dějinách nejenom našeho národa, ale obecně se cyklicky opakují. A já pevně věřím a doufám, že nejsem účasten fatálního okamžiku, byť by mohly některé indicie tomu naznačovat.